Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jako společnost jsme se před rokem zastavili. Co se nám ještě před rokem zdálo být normální, je dneska složité a těžko dosažitelné v mnoha případech.

Takže vítám tento návrh zákona, který si klade za cíl právně zakotvit zahrádkářskou činnost jako mnohaletou tradici v České republice, upravit její postavení a pomoci vytvořit podmínky k jejímu provozování. Hnutí Starostové a nezávislí je spolupředkladatelem tohoto zákona. A já bych vás ještě ráda upozornila na pozměňovací návrh, který jsem předložila já spolu s kolegyní Věrou Kovářovou a je označen jako sněmovní dokument 6634.

To samozřejmě potom s sebou ještě ponese další legislativní úpravy. Věřím tedy, že náš pozměňovací návrh, který významně usnadní komunikaci mezi zahrádkáři a obcemi, podpoříte. Děkuji za pozornost. Děkuji a v obecné rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Petr Bendl. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jedna z těch kompetencí mimochodem to, co tady říkala moje předřečnice, že navrhujete dát do zákona, aby obce mohly vymezit území pro zahrádkaření no to už tam proboha přece je!

To je stejně, jako určují průmyslové zóny, jako určují zóny ke sportovním aktivitám apod.

Umím si představit, že zavedení paragrafu, který omezuje nakládání s majetkem patřícím městům a obcím s tím, že řekne: můžete pronajmout pouze na deset let, si taky někdo vysvětlí: tak ještě deset let. A když si paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího tady stěžuje, že ti zastupitelé třeba nerozhodují ve prospěch někoho...

My jsme se jako Česká republika přihlásili k chartě místní samosprávy, to znamená, že jsme posunuli moc a schopnost občanů ovlivňovat věci veřejné, které jsou kolem nich, směrem dolů na kraje, na města a obce. Tímhle zákonem říkáme, že to zase posouváme zpátky. No, ono se nám to totiž nelíbí, že to zastupitelstvo rozhodne jinak.

A my začneme někomu diktovat, jak má nakládat se svým majetkem.

Ano, někdy se časem a věkem stane, že se zahrádkářská kolonie stane součástí center měst, a teď tam i uvnitř té zahrádkářské kolonie dochází ke sporům, což byl můj případ. Když jsem byl starostou na Kladně, my tam chtěli stavět rodinné domy na místě zahrádkářské kolonie. Polovina chtěla, polovina ne. Stanovisko ekologů k tomu ekologicky je výš velká zahrada, méně malé hnojiště, zjednodušeně řeknu. Ta debata byla extrémně složitá.

A jestli, tak ve stavebním zákoně můžete některé věci upravit, ale nejsou tam definovány, které.

Co bude dál? A co bude potom?

Před chvílí jsme jeden schválili zákon o potravinách. Tohle je zákon nadbytečný, nepotřebujeme ho, rozumní starostové a zastupitelstva spolky nejenom zahrádkářů zcela určitě podporují a podpoří a najdou s nimi vždycky variantu lépe než my při našem rozhodování. Děkuji za pozornost. Děkuji a paní poslankyně Věra Procházková bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

Argumentovalo se tím, že cyklostezka je přece veřejně prospěšná činnost. Ano, je to tak. Tak já chci, aby byla aspoň rovnoprávnost.